Dámy a pánové, vážená vládo, rozhodnutí je na vás. My jsme připraveni k jednání a jsme připraveni k dodržení závazku, který jsem právě teď vyslovil. Pokud však budete trvat na tom, že se nechcete v plném rozsahu řídit smlouvou, ke které se hlásíte, a nechcete šetřit, bude nám to velmi líto, ale ratifikace fiskální smlouvy i schvalování návrhu státních rozpočtů se bude muset obejít bez hlasů poslanců TOP 09.

Další s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, náš klub považuje tento materiál za zatím nejdůležitější, který přišel v tomto volebním období k projednávání do Poslanecké sněmovny.

Naopak budeme hlasovat proti ratifikaci této smlouvy a pokusím se vysvětlit proč. Za prvé, tato smlouva přenáší další pravomoci z úrovně národního státu do Bruselu. Nemyslíme si, že je to dobře a že to přináší nějaký užitek občanům České republiky. Za druhé, i v tomto případě je použita tak oblíbená salámová metoda, která k nám chodí z evropských institucí, kdy se dělají takzvané nezávazné, malé krůčky, abychom nakonec se dozvěděli, že už jsme ty kroky udělali a že už není jiná cesta, než přijmout euro. Myslím si, že v této chvíli je jasné, že přijetí eura není ekonomicky výhodné pro Českou republiku. A teď k obsahu té smlouvy, pár poznámek. Tak za prvé nepřináší nic nového.

Když se podíváte na ten samotný text smlouvy, tak prvních osm stran je deklarace. Signatáři píšou: něco se nám, soudruzi, nepovedlo, my si to uvědomujeme, těmi honosnými slovy, tak s tím něco uděláme a zkusíme plnit to, k čemu jsme se zavázali už před časem.

Je to možné, že to takhle někteří v Evropě, ať už v Bruselu, nebo v nějakých jiných členských státech, hodnotí. Dal jsem si tu práci a z toho souboru jsem vykopíroval tu část, kterou vláda České republiky navrhuje ratifikovat.

A protože to opravdu považujeme za velmi důležité, tak já si vám dovolím přečíst ty odstavce, které vláda České republiky navrhuje schválit a ratifikovat, to znamená bez hlavy III a hlavy IV, ty tady číst nebudu, ty taky tvoří základ toho, čím se mají ty členské země řídit.